V § 40 se odst. 4 zrušuje. Ministerstvo financí stanoví vyhláškou na základě § 38 a 39 strukturu a způsob předávání výročních zpráv orgány veřejné správy. Z těchto zpráv Ministerstvo financí vytvoří výroční shrnutí, které předá vládnímu výboru pro audit a Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Obsah shrnutí musí vycházet ze zpráv, které předaly jednotlivé orgány veřejné správy.

Ministerstvo financí může výroční shrnutí sestavit, aniž by k tomu vyhlášku vydávalo. Pojďme do dalších gramatických chyb a dalších nejasností. K § 7 Správa zahraničních prostředků.